Předkládaným návrhem zákona tedy vláda reaguje taktéž na nutnost transponovat do právních předpisů České republiky některé nové evropské směrnice, případně adaptovat českou legislativu na přijetí přímo použitelných předpisů Evropské unie.

Návrh zákona rovněž zajišťuje adaptaci na nařízení Komise č. 493, které stanoví prováděcí pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesu recyklace u odpadních baterií a akumulátorů. Navrhovaná úprava též adaptuje zákon o odpadech na nařízení Evropského parlamentu a Rady o recyklaci lodí a rovněž na nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení o přepravě odpadů ve vztahu k požadavkům na kontroly přepravy odpadů. Rovněž novela zákona zajišťuje adaptaci na nařízení Komise, kterým se nahrazuje příloha č. 3 směrnice o odpadech.

Nově bude tedy možné úhradu za vymezené odpady provádět pouze převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu. Návrh zákona v neposlední řadě reaguje i na podněty z další etapy aktualizace opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí.

Už se blížíme k závěru.

To odpovídám dopředu na případný dotaz, nebo spíše námitku, zda nebylo možné využít novelu, kterou předkládalo Ministerstvo životního prostředí minulý rok. Chtěl bych zároveň říct, že předpokládám a udělám všechno pro to, aby toto byla poslední novela zákona o odpadech, která bude předcházet zcela novému odpadovému zákonu, který je momentálně ve fázi věcného záměru a připravuje se paragrafové znění, aby nový zákon mohl být platný nejpozději od 1. července 2016. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu ministrovi za jeho zdůvodnění. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, pan ministr ve svém úvodním vystoupení prakticky vyčerpal vše, co je nutno k novele zákona říct.

Při projednávání tohoto návrhu doplnění zákona byla i řada připomínek ze strany Svazu měst a obcí i některých neziskových organizací. Mám informace, že byly určitým způsobem zahrnuty do návrhu tohoto zákona, a navíc budou určitě ještě projednány při určení garančního výboru. Takže to je úvodní vystoupení k tomuto návrhu zákona s tím, že doporučuji, aby návrh tohoto zákona byl postoupen do druhého čtení.

Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jan Zahradník. Po něm pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Tento paragraf definuje, čeho se vlastně týká tento zákon.

To je docela složitá věc. Znamená to jednak výraznou změnu v bilanci vyprodukovaného odpadu a také to znamená, že čistírny odpadních vod budou schvalovány jako zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů, což samozřejmě přináší provozovatelům, případně budovatelům těchto zařízení poměrné komplikace.